Dále se tam vypouští, že orgán nezávislé kontroly předkládá vládě a Poslanecké sněmovně, ministru obrany podrobnou zprávu o kontrole činností.

Já to považuji za škodu.

Já se k tomu hned dostanu. Týká se to orgánu nezávislé kontroly, který existuje, ale není naplněn.

To je rozhodně krok správným směrem.

Snižujeme tam věk těch lidí ze 40 na 30 let.

Nechápu, proč tento pozměňovací návrh neprošel. Paní vládní zmocněnkyně tady ve druhém čtení říkala, že by to podpořila, nakonec to nezískalo podporu vlastně téměř nikoho na garančním výboru.

D1 má za úkol ošetřit, že Vojenské zpravodajství nebude provádět aktivní zásah na žádost Policie ČR.

V pozměňovacím návrhu D2 chceme posílit kontrolu Vojenského zpravodajství, konkrétně se zvyšují pravomoci kontrolních orgánů, tedy i sněmovní komise, naší sněmovní komise. Rozšiřuje se tam výčet informací, které se mají předkládat kontrolním orgánům ve zprávě o činnostech Vojenského zpravodajství.

Jde nám o to, aby kontrolní orgány měly možnost lépe sledovat v čase, jakou aktivitu Vojenské zpravodajství vyvíjí a nastavuje tam nějaké metriky, například meziroční srovnání počtu umístěných nástrojů detekce, počtu písemných smluv, o kterých jsme tady už mluvili, počtu případů využití součinnosti a tak dále.

Chtěl bych poděkovat ještě jednou kolegům, kteří komplexní pozměňovací návrh pomáhali připravit a podpořili ho. Stejně tak chci poděkovat Vojenskému zpravodajství, které s námi skutečně naprosto bezproblémově komunikovalo. Jejich komunikace byla vstřícná, snažili se vysvětlovat důvody, proč potřebují rozšířit pravomoci a tak dále. Tady opravdu nebyl jediný problém. Co je podle mě problematické, že takto zásadní tisk, já to dokonce považuji za asi nejzásadnější zákon předkládaný Ministerstvem obrany v tomto volebním období, kdy se nastavuje nějaký precedens pro operace v kybernetickém prostoru pro Vojenské zpravodajství.

To nebyl vlastně jejich úkol, to je úkol vlády.

Jak už jsem říkal v úvodu, ale já to ještě raději zopakuji, Pirátská strana nechce zavádět nějakou neomezenou anarchii na internetu.